Děkuji za slovo. Nejdříve asi reakce na pana poslance Foldynu. Já se jako křesťanka hlásím k projektu Evropské unie a jsem přesvědčena, že je to projekt opravdu, jak tady bylo řečeno, stojící na židovskokřesťanských základech. Ale co jsem chtěla říci. Po pravé straně sedí paní ministryně financí a pan zpravodaj. Projednáváme bod víceletý finanční rámec Evropské unie. Chtěla bych moc poprosit, jestli bychom se k tématu nemohli vrátit. A přestože vím, že je to všechno citlivé, včera se nějak hlasovalo v Evropském parlamentu, není to předmětem tohoto bodu. Zkusme se vrátit k bodu víceletý finanční rámec Evropské unie. Moc prosím. Připraví se pan poslanec Ondráček.

Zadruhé jsem rád, že se konečně taky debatuje o té frakci ALDE.

Ne jenom od těch čtyř europoslanců. Protože stoprocentně tato frakce hlasovala jako jeden muž a jedna žena proti Maďarsku a proti zájmům České republiky. A teď k těm penězům. Včera jsem to slyšel v nějaké debatě, nebo předevčírem, omlouvám se. Porovnejte peníze na obranu vnějších hranic Evropské unie a na společnou zemědělskou politiku. Neuvěřitelné peníze, které Evropská unie dává na společnou zemědělskou politiku. A tam se skoro nic nemění.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Evropská unie dnes už jsou jenom příkazy, zákazy a všecko ostatní s tím spojené. A proto je tady řada poslanců napříč politickým spektrem, kteří se s tím prostě nechtějí smířit to, jak ta Evropa dnes funguje, a to, že jsme se vzdali možnosti rozhodovat o svých národních zájmech.

A to asi je správně a tak by to mělo být. Všechno toto jsme si mohli odpustit, kdybyste nedokázali měnit názory, popřípadě postoje během minuty, hodiny, z hodiny na hodinu. Teď budeme rádi, když dojednáme tento bod. Děkuji za vystoupení.

Ona situace je taková, že kdykoli je Bůh vysoko a Andrej Babiš daleko, tak hnutí ANO neví, co má dělat. To se děje na výborech, protože prostě tam to není možno kontrolovat. Působí to, řekl bych, značně komicky. Děkuji. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Jana Bartoška a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Děkuji za slovo.

A mně je to líto, protože jsem přesvědčen, že ty hodnoty jsou správné, jsou dobré a Evropa na nich může existovat prostě staletí. A jinak plně respektuji hlasování v Poslanecké sněmovně, kdy především díky hnutí ANO nebyl bod přerušen, aby se zúčastnil pan premiér. A chtěl jsem vám říct, milé poslankyně a poslanci, jedna z hodnot, na kterých byla Evropa postavena, je věčný zápas o pravdu.

Je to o tom, že Evropa byla postavena na akademických svobodách a ověřitelných pravdách. A jestliže vy se bráníte tomu, aby přišel premiér a řekl, co je pravda, co říká venku a co říká doma, aby vysvětlil rozpory, co je tedy skutečnost, tak vy se zcela záměrně bráníte tomu, aby na Poslanecké sněmovně mohl obhájit svoje postoje, mohl jasně říct, co je pravda, co říká pro novináře, co říká pro lidi a o čem je skutečně vnitřně přesvědčen.

Jestliže přijmete tuto strategii jako součást hry, kterou hrajete s voliči a s touto republikou, věřte, že stavba postavená na lži, na manipulaci, neschopnosti diskutovat je stavba, která je postavena na písku a která se dřív či později zhroutí.

Nyní tedy vyzývám k vystoupení pana poslance Skopečka.

Já mám sice faktickou, klidně to zopakuji v řádné diskusi, ale já za občanské demokraty, za náš klub navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna považuje za chybné a nešťastné hlasování Evropského parlamentu proti suverénnímu státu Maďarsko ve smyslu aktivace čl. 7 Lisabonské smlouvy. Tento postup jen dále prohloubí příkopy a nedůvěru mezi starými a novými členskými státy Evropské unie.

Děkuji. Bod, který projednáváme je Víceletý finanční rámec Evropské unie na období 20212027. Takže nyní pan poslanec Ondřej Benešík a následně se připraví místopředseda Sněmovny Petr Fiala.

A myslím si, že Evropa stojí na těch společných hodnotách.